My jsme tento bod přerušili při vystoupení zpravodajky výboru, paní poslankyně Jany Černochové, které opět dávám slovo, aby mohla dokončit svoji zpravodajskou zprávu. Děkuji, pane místopředsedo. Mezitím dorazil pan ministr zahraničních věcí Petříček, takže dokončím četbu toho dopisu, který nám předložil v rámci výboru pro obranu a který se právě týkal toho dotazu, jaká čeká budoucnost zastupitelský úřad v Kábulu. Končila jsem poslední odstavec: Česká republika má zájem být i nadále součástí mezinárodních snah o bezpečnostní, politickou a také morální podporu Afghánistánu.

Ujišťuji vás, vážená paní předsedkyně, že nechceme odejít od rozdělané práce. Na výboru pro obranu kromě toho, co je v usnesení, byla dohoda, že pan ministr zahraničních věcí Petříček i po té dnešní schůzce s panem prezidentem zopakuje to, jestli tedy má Ministerstvo zahraničních věcí v plánu zastupitelský úřad rušit, snižovat počty, anebo zachovat, pokud to bude bezpečné pro naše vojáky.

Toto usnesení bych si potom dovolila, pane místopředsedo, přečíst v rámci svého druhého vystoupení, kdy tedy budu hovořit jako poslankyně a zároveň vás budu seznamovat i se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany. Tolik má zpravodajská zpráva. Jak jsem řekla, usnesení jsem vám přečetla v obecné rozpravě, nebudu ho tedy opakovat v podrobné rozpravě, to se na něj pouze odkážu, a v podrobné rozpravě ještě načtu to usnesení, na kterém jsme ve shodě s panem ministrem obrany. A to bude doplňkové usnesení, tak abychom nenarušili to pravidlo, které jsem zmiňovala také ve svém vystoupení, že vlastně usnesení Senátu a Poslanecké sněmovny musí být identické. Děkuji a prosím nyní, aby vystoupil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a uvedl také tento materiál. Prosím máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi na úvod především ocenit přístup kolegů z Ministerstva obrany, kteří s mým rezortem na přípravě návrhu velmi úzce a konstruktivně spolupracovali. Obrana a ochrana našich obyvatel nekončí na hranicích České republiky. Podíl na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a stability je strategickým bezpečnostním zájmem naší země.

Tento mandát je zaměřen především na posilování kolektivní obrany.

Materiál z našeho pohledu v zásadě pokrývá naše potřeby.

Děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, jedna omluva. Nyní otevírám rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Jana Černochová. Prosím máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jak jsem avizovala, nyní tedy si vás jednak dovolím seznámit se stanoviskem Občanské demokratické strany a s návrhem doprovodného usnesení, které opět připomenu následně v podrobné rozpravě. O konkrétním obsahu schvalovaného mandátu tedy hovořil pan ministr obrany i já jako zpravodajka, takže mi dovolte pár poznámek. Obě mají společného jmenovatele a tím je schvalovací pravomoc spojená s vysíláním sil do zahraničních operací dle článku 43 Ústavy. Tato pravomoc je svěřena Parlamentu a je s ní spojena samozřejmě i spoluodpovědnost za rozhodování o tom, kde naše síly působí. Takže jsem velmi ráda za to, že skutečně to probíhá za přítomnosti obou ministrů, kteří se vlastně na tom vysílání vojáků podílejí. Chci zdůraznit, že je to politická odpovědnost, kterou neseme v zájmu zahraniční politiky České republiky my všichni.

Bylo jasné, že stabilizace Afghánistánu nemá vojenské řešení, ale jen politické řešení.